Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážená paní ministryně, i přes vaši omluvenou neúčast na dnešních interpelacích chci znovu otevřít otázku armádní zakázky na pořízení nových BVP.

Na některé skutečnosti jsem se ptal již minulý měsíc v rámci podané interpelace, ale dosud jsem odpověď neobdržel. První je: Kolik kusů a za jakou cenu bude předmět dodávky v případě uzavření smlouvy? Jednání se přece vedou o pořízení 210 kusů za cenu zhruba 52 miliard. Z médií se ale dovídáme, že údajně kontrakt by měl být navýšen o dalších 36 kusů techniky, čímž by byla cena navýšena snad až k 60 miliardám korun. Pokud je informace pravdivá, ptám se, kdy, na základě jakých požadavků, jakých analýz došlo k navýšení počtu kusů techniky. Druhá se týká výše objemu zapojení českých firem v tomto tendru.

Bude tento objem dodržen?

Nebo to bude jinak? Děkuji i za dodržení času. A přistupujeme k interpelaci paní poslankyně Bereniky Peštové, dále se připraví Karla Maříková. Prosím. Děkuji za slovo.